Ministerstvo práce a sociálních věcí, podanému do systému pod číslem sněmovního dokumentu 141.

Odůvodňuji tento svůj návrh.

Je tedy naprosto nesmyslné, aby vláda České republiky pro příští rok navrhla na dotace pro poskytovatele částku ještě nižší, když letos muselo ministerstvo řešit kritický stav mnoha poskytovatelů.

Tato částka opakovaně zaznívala na jednání dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí a samo ministerstvo tuto částku opakovaně přiznalo i na jednáních se sociálními partnery, jak zaměstnavateli, tak odbory.

Připomínám, že platy pracovníků v sociálních službách jsou podhodnocené a ostudné. Jsou nejhůře odměňovanou skupinou pracovníků ve veřejném sektoru, přitom se po nich vyžaduje vysoce odborný přístup, péče o uživatele, trestní bezúhonnost a povinné vzdělávání. Odměnou jsou jim platy, které se pohybují hluboko pod národním průměrem.

Zvýšení navrhuji i po zkušenostech s dopady snížení prostředků pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2012 a 2013, které donutily mnohé z nich k omezení, či dokonce ukončení poskytování sociální služby a způsobily v těchto letech rušení pracovních míst a zánik některých sociálních služeb, což snižuje kvalitu těchto služeb. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, při svém rozhodování si prosím uvědomte, že sociální služby jsou velmi důležité pro nás pro všechny a nikdo z nás nevíme, kdy a v jakém rozsahu je budeme potřebovat. Mysleme na jejich fungování a na rozvoj, ale také na pracovníky, kteří v nich odvádějí velmi kvalitní práci. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 147. V rámci státního rozpočtu se očividně bohužel zapomíná na učitele. Mzdy kantorů i přes zvýšení o 2 % pro příští rok, tak jak navrhuje ministr financí Jan Fischer, dlouhodobě klesají, což je u tak důležitého oboru, který ovlivňuje budoucí konkurenceschopnost České republiky, opravdu na pováženou.

Buďme rádi, že nejvyšší motivací našich vysokoškolských pracovníků a pedagogů je vzdělávat budoucí generaci, a ne touha odpovídajícímu ohodnocení. Jinak bychom totiž museli učitele dovážet. Případná druhá intervence České národní banky může způsobit další zvýšení inflace, a tudíž další pokles reálné mzdy učitelů. Platy učitelů považuji za aktuální prioritu. Je to dlouhodobá investice do vzdělání a budoucnosti našich dětí.

Nejnovější šetření kvality vzdělávání ve světě prokázalo, že kvalita našeho školství stagnuje, v lepším případě nesměle roste. Naproti tomu asijský vzdělávací systém výrazně roste, rostoucí trend hlásí i naši sousedé. Naše školství nenabízí dlouhodobou koncepci kvalitního vývoje a navíc neumí dodržet vlastní sliby vůči pedagogům, tedy těm, kteří jsou klíčovým prvkem vzdělávacího procesu.

Musíme tento trend zvrátit a zajistit pro naše budoucí generace kvalitní školský systém.